Mně se osobně taky nelíbí ten zákon, který podporuje další dotování biopaliv, ale to, co tady probíhá, to je přesně o tom, jak se říká, když zloděj křičí chyťte zloděje. Děkuju vám. Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Já se tady nechci zapojovat do diskuse, zdali tady byl někdo opilý, nebo nebyl.

Já si myslím, že už je na čase, abychom si všichni uvědomili, že Poslanecká sněmovna ani tento stát firma není, přestože si to váš předseda myslí. A proto tady jsme. Nyní s přednostním právem pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se i já vyjádřil k dnešnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Našel bych, obrazně řečeno, sto a jeden důvod, proč vyslovit této vládě nedůvěru. Pokud se ale této iniciativy chopí pan Kalousek, pokud výkřiky o střetu zájmů a podvodech vycházejí z úst člověka, který po mnoho let aktivně napomáhal rabování státní kasy, pak mi to připomíná přísloví zloděj křičí, chyťte zloděje. Stačí si vzpomenout na fakt, že to byl pan Kalousek, kdo si prosadil povinnost Ministerstva obrany nenakupovat přímo, ale přes prostředníka, tedy přes kamaráda pana Kalouska pana Hávu. Netvrdím, že pan Kalousek rozkrádal státní kasu pro sebe, ale vím, že peníze z předražených a zbytečných zakázek putovaly když ne přímo do stranické kasy, tak straníkům.

A mohl bych tu pokračovat dalšími kauzami, ale nebudu svůj projev protahovat. Pokud bych chtěl vyslovit já nedůvěru vládě pana Sobotky, pak by byl tím nejzásadnějším důvodem útok na suverenitu naší země, kdy letos v dubnu europoslanci ČSSD a KDUČSL hlasovali pro povinné kvóty na přijímání imigrantů do České republiky. Skandální je, že někdo má vůbec tu drzost navrhovat suverénnímu státu povinnost přijímat jakékoliv imigranty. A věřím, že tím pádem hlasovali jak proti vůli svých voličů, tak doufám, že i proti vůli většiny svých kolegů v českém parlamentu. Pan premiér naoko halasně kvóty pro imigranty odmítá. Dohoda je ale zcela jasná: v České republice se tvářit, jako že jsme proti, abychom nepřišli o voliče, ale v Bruselu pak kvóty stejně proti vůli většiny obyvatel České republiky a českého parlamentu nakonec společně prosadíme. Přesně o tomto svědčí nejen dubnové hlasování vládních europoslanců, ale také letošní rozhodnutí této vlády o přijetí prvních 70 imigrantů z Blízkého východu. Rád bych připomněl, že nejde ani o nějakých dalších 525 uprchlíků, kteří by měli být přiděleni do České republiky. I tady jsem samozřejmě absolutně proti. Jelikož situace je u nás taková, že se na české a moravské děti sbírají plastová víčka, aby bylo na jejich lékařskou péči, a naši senioři mají tak nízké důchody, že není možné žít důstojným životem. Nejprve se musíme řádně postarat o naše vlastní občany, kteří pomáhali budovat naši republiku ze svých daní. Jestli tato vláda nezabrání přílivu imigrantů do České republiky, jako že tomu nic nenasvědčuje, a činy této vlády jsou dokonce přesně opačné, tak trvám na tom, aby vláda v žádném případě nepřipustila přijímání muslimů, jelikož ti nemají žádný potenciál se sžít s naší kulturou a s námi. Je to největší lež, že se muslim přizpůsobí. Nikde, v žádné západní vyspělé zemi, v žádné západní demokracii nedošlo k přijatelné integraci muslimů. Kdykoli a kdekoli připustili, aby se usadil větší počet muslimů, téměř vzápětí začali zpochybňovat místní zákony a přinutili státní správu, aby jim začala poskytovat výhody proti místním obyvatelům.

Těch bylo loňský rok 650 tisíc. V případě zavedení předpokládané kvóty by to bylo 20 tisíc a víc imigrantů každý rok pro Českou republiku. To je jedno okresní město plné islámských mladých mužů ročně. Připomínám, že většina z nich sice ovládá kalašnikov, ale nepřečte ani tečku, neumí jazyk a nezná žádné řemeslo. Dámy a pánové, dovolte mi zdůraznit, že takový příliv muslimských imigrantů je skutečně smrtící pro celou evropskou civilizaci a že jediné systémové řešení je nulová tolerance nelegální imigrace. A tímto se dostávám zpět k tomu, proč o těchto věcech tak široce hovořím.

Nikoli od výkřiků někoho, kdo má sám máslo na hlavě. Na jednu stranu mám sice výhrady, a velké výhrady, k současné vládě, a to nejen k přístupu k imigraci, ale i k odmítnutí námi předložených zásadních zákonů, např. o referendu, které má vládní koalice dokonce v programovém prohlášení, ale ani za rok a půl nic nepředložila. Jenom plané řeči. Stejně tak se to týká lichvy, kdy náš zákon, který jsem předložil loni, vláda zamítla, ale vládní poslanci sami nic nepředložili. Stejně tak mám velké výhrady k tomu, že vláda zamítla náš návrh zákona o hmotné a trestní odpovědnosti vrcholných politiků.

Já s panem Kalouskem a pro pana Kalouska hlasovat nebudu. A ani ke stávající vládě absolutní důvěru nemám.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu kolegovi Okamurovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Holeček. Vážený pane předsedající, pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasování o vyslovení nedůvěry vládě je velmi vážná věc. Já takovou věc zažívám poprvé, a proto mi dovolte, abych vrátil tuto debatu k podstatě problému. Oligarchie, řecky oligarchía, je forma vlády, ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob, nejčastěji příslušníci nejbohatší vrstvy s politickým vlivem či příslušníci armády. Termín oligarchie může též označovat státní celek, v němž je tento typ vlády uplatňován. Podle mě žijeme v době, kterou nelze nazvat jinak než dobou razantního nástupu oligarchické vlády střetu zájmů.